Pomalu vyčerpáváme téměř všechny nástroje sebeomezování, jako jsou roušky, které jsou samozřejmě namístě, ale to, co musí fungovat primárně, je to, co funguje při epidemiích, to znamená rychlost testování, izolace a karantény nakažených. A to je potřeba masivně posílit.

A taky jste zapomněl na celý ten vývoj.

A samozřejmě můžeme tady diskutovat, že někdo očekával ten vir.

Navýšili jsme odběrná místa. To je to, co jsme i říkali, že se dostaneme na 20 tisíc, ale budeme pokračovat dál. A samozřejmě vláda COVID19 přestala řešit koncem května.

Ale proč se řídíte podle lidí?

A my samozřejmě teď, ano, ty nákazy jsou vysoké, velice vysoké. Ministerstvo zdravotnictví dělá opatření.

Děkuji. Já jsem nedostal odpovědi. Byla to spíš taková všehochuť jako vždycky, takže ještě jednou to připomenu. Proč jsme neobdrželi zprávu, kterou Poslanecká sněmovna od vás osobně měla obdržet do 4. 9. podle usnesení Poslanecké sněmovny? Proč nenavyšujete kapacity pořádně na trasování a testování, například tím, že tam nepřevedete další lidi, co teď sedí doma, například kontroly EET. To jsou všechno konkrétní dotazy, o kterých byste měl mít nějaký přehled.

Děkuji.

A je to chyba. A proč jsme nedali zprávu?

A to se všechno dělá.

Musíme dát prostor dalším interpelujícím poslancům.